Pokud se týká toho home office, tak je skutečností, že práce vykonávané zaměstnanci mimo pracoviště zaměstnavatele budou stále častějším jevem. Pokud však tato práce je umožněna zaměstnavatelem na žádost zaměstnance, nikoliv z důvodů na straně zaměstnavatele, pak se jedná o typ určitého benefitu. Zakotvení nějakých dalších právních nároků zaměstnanců nad obecná ustanovení zákoníku práce v takových případech nepovažuji za smysluplné. Takže jsem už v průběhu projednávání ve výboru podal návrh, který se až tolik neliší od návrhu pana předsedy Zavadila, který také podal na výboru.

Zaměstnavatelé požadovali pouze upřesnění stávající úpravy v tom smyslu, aby bylo jasné, na čí straně je překážka, tj. kdy následky nemožnosti výkonu práce zaměstnance nese zaměstnavatel a kdy zaměstnanec. Je potřeba připomenout, že převedení je v převážné většině případů reakcí na okolnosti na straně zaměstnance bránící zaměstnanci vykonávat dosavadní práci. Na tyto okolnosti je zaměstnavatel povinen reagovat a neumožnit zaměstnanci výkon dosavadní práce.

Stát by měl spíše zvažovat, jak podpořit zapojení žen do práce při péči o malé děti než takto uměle rezervovat pracovní místo i několik let.

Děkuji za pozornost. Zatím ne.

Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Pilného a pak přednostní právo pana zpravodaje. Děkuji za slovo, pane předsedající. To je číslo, od kterého se odvíjí potom i to, co můžeme udělat se státním rozpočtem. Já úplně nesouhlasím s tímto číslem, ale nicméně i toto číslo je zásluhou podnikatelů. A jestliže mluvíme o udržitelné zaměstnanosti a o benefitech pro zaměstnance, tak si musíme uvědomit, že základem je prosperující ekonomika. Už hospodářský výbor vyjádřil své znepokojení nad tím, že řada pozměňovacích návrhů je daleko za dohodou, která byla dosažena na tripartitě.

Já tady nechci dlouho zdržovat, ale v podstatě návrhy, které tady zatím padly v rozpravě, nebyly zatím procedurální, tak já jako případný budoucí ministr financí opravdu nemám problém, aby se ten zákon vrátil k přepracování, anebo byl zamítnut.